Jedna z věcí, která mě, když jsem sem přicházel, nejvíc trápila, byla obrovská zátěž firem a ta se bohužel nezměnila ani nezmění. To, co firmy prožívají, není jednoduché. Máme jeden milion dlužníků. Když si vezmete, kolik je zaměstnaných lidí, těch, kteří jsou dejme tomu finančně méně zdatní, tak je to minimálně jedna třetina zaměstnanců. Takže každá firma má ve svém portfoliu několik lidí, kteří jsou v exekucích nebo v insolvencích. Tito lidé nejenom že jsou byrokratickou zátěží pro firmy, protože to, co často firma podstupuje v jednání s jedním, druhým, třetím, čtvrtým, ale v nějaké sféře třeba i pětadvacátým exekutorem, protože někdo má pětadvacet exekucí a pokaždé to spravuje někdo jiný, takže to je skvělé prohlášení pro získání informací pro to, aby ten zaměstnanec se vůbec dozvěděl, jak na tom je, protože často nemá šanci to vůbec zjistit. Takže firma často plní roli toho, kdo s tím dotyčným pracuje. Třeba teď jsem potkal před dvěma dny jednoho ze svých vedoucích pracovníků a ten mi říkal: No, tak konečně se mi povedlo tomu jednomu zaměstnanci pomoci tím, že drží jeho peníze, dohodli se, jak mu je bude vydávat, aby vůbec mohl žít, aby vůbec prošel tou exekucí zdárně. A to není to poslední.

A to je ten základní kámen, proč se nám nedaří odbývat exekuce. My těm lidem nedáme šanci, aby si legální cestou vydělali normální peníze, a tím pádem je vrháme do šedé ekonomiky.

Je to tak, že v rámci daňových úniků a samozřejmě čerpání sociálních výhod nám utíká ročně sto miliard, házíme je do koše jenom proto, že se nechceme zabývat tím, abychom změnili systémově to, jak se exekuce řeší.

Takže tady na začátku jsem říkal, že každý si zaslouží šanci, ale tím, jak přistupujeme k řešení exekucí, tu šanci ztrácíme, protože bohužel to řešíme pouze tak, že ano, tady zvýšíme nezabavitelnou částku, ano, tady někomu umožníme, že nebude moci být vymáhána ta exekuce, ano, tady změníme, že nemůže být vyžadováno větší procento z dluhu. To všechno je pozitivní, ale bohužel ti lidé pro svůj život potřebují úplně jiné peníze, než které jim zbudou po tom, co jim zabavíme to, co jim zabavit chceme. Takže věřte tomu, že většina skončí tak, že má jedno, druhé, třetí, čtvrté zaměstnání, ale hlavně takové, kdy ve státní kase neskončí ani koruna. Doufám, že do příštích let, kdy budete v Poslanecké sněmovně, si něco z mých slov vezmete. Já jsem proto připravil celou změnu tohoto zákona, ale díky tomu, že jsem viděl, že ani mé straně, ale i ostatních není zájem o toto řešení, tak jsem si to ponechal.

Děkuji za pozornost.

Děkuju za slovo. Já jsem chtěl jen, vaším prostřednictvím, panu poslanci Bláhovi udělat radost. Vy jste tady na začátku svého vystoupení, pane kolego, hovořil o problematičnosti komunikace mezi zaměstnavatelem a exekutory. Už v tom návrhu, který jsme tady schválili ve Sněmovně, a stále to v tom návrhu je, je jedna část, která se právě tomuto problému věnuje. Věděli jsme o něm, je tam nastavena elektronizace tohoto postupu, měl by se výrazně zjednodušit právě tok informací mezi zaměstnavatelem a exekutorským úřadem, jenom z nějakých důvodů čistě technických tam požadovali všichni odložení účinnosti, tuším možná až dva roky, protože není jednoduché přenastavit celé ty systémy, vytvořit ty datové věty a podobně, takže bude to nějakou dobu trvat, ale toto řešeno v té novele je, nikoliv, že není. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Státní pokladnu to stojí desítky miliard korun ročně a já doufám, že se dostaneme třeba k novele insolvenčního zákona aspoň v příštím volebním období, abychom skutečně tuhle věc prolomili, protože tady přicházíme společně skutečně o desítky miliard korun, protože statisíce lidí jsou mimo legální trh práce úplně zbytečně.